Děkuji.

Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Pane ministře, ta záležitost se týká tématu, které podle mých informací samozřejmě teď aktuálně snad i výjezdem do Libereckého kraje řešíte nebo budete řešit.

A já jsem se chtěl zeptat, protože se objevily před několika dny spekulace o tom, že tedy Poláci odmítají dávat jakékoliv informace. Podle toho, jak si to pamatuju, skutečně řada informací nepodléhá obchodnímu tajemství dle uzavřené českopolské smlouvy, tak by mě zajímalo, jestli už tahleta věc je vyřešená, protože vím, že kromě těch občanů, popřípadě nevládních organizací, tedy kromě občanů bydlících v těsné blízkosti dolu Turów na české straně, s tím měl problém i Liberecký kraj, ten byl tenkrát partnerem i při našem vyjednávání. Tak by mě zajímalo, zda se tuhletu záležitost podařilo vyřešit, to znamená, zda je shoda na tom, jaké informace budou moci být poskytnuty české straně? Protože určitě se shodneme, že je velmi důležité, aby čeští občané měli průběžné informace, zda technická opatření realizovaná v dole Turów jsou funkční a zda hrozí nebezpečí další ztráty vody na českém území. Děkuju.

Je tomu tak.

Ale pokud by česká strana měla jiný názor než Poláci, protože z logiky věci, a ta zkušenost moje byla stejná, Polsko samozřejmě jen pod tlakem vydávalo některé informace a nebylo úplně rádo, že je musí sdělovat. Také děkuji. Je zájem o doplnění odpovědi? Je tomu tak. Pro mě je takovým zásadním měřítkem jedna záležitost, a to je, kdybychom ten příběh otočili a povolovali bychom my jako česká strana důlní dílo nebo rozšíření důlního díla na našem území, tak co by mohl podnikající subjekt v Česku označovat za obchodní tajemství a co bychom takto uznali, respektive co bychom podle zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejnili komukoliv, kdo by se povolovacího orgánu, tedy Ministerstva životního prostředí, zeptal. Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Knechtová, která interpeluje pana ministra Válka. Paní poslankyně, prosím. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Ta podporuje především rozvoj komunitní péče, zvýšení role primární péče a všeobecných nemocnic, transformaci psychiatrických léčeben a vzdělávání odborných pracovníků.

Jakým způsobem aktuálně Ministerstvo zdravotnictví pokračuje a zajišťuje reformu, její financování, vytváření mezistupňů péče a podpory začlenění pacientů do běžné společnosti? Děkuji za odpověď. Děkuji a nyní má slovo pan ministr Válek.

Děkuji, paní předsedající.

Ale mechanismus je nastartován.